Pro jistotu, abyste mě nepodezírali, že snad někoho nechci vyvolat s faktickou poznámkou, tak pořadí faktických poznámek je nyní: pan poslanec Kučera, pan poslanec Laudát, pan poslanec Fiedler, kolega Kalousek se odhlásil z faktické poznámky.

Tak bych mu chtěl prostřednictvím pana předsedajícího připomenout, že teď právě začal soud s hlavním manažerem hnutí ANO odsouzeným za korupci.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl, aby nezapadlo vystoupení pana kolegy Nykla. Víte, ten chorvatský človíček tam obhajoval ten systém, to je pravda, ale skončil naprostým fiaskem, protože jeho poslední, co tam řekl, bylo, že právě dělají zátah nebo se chystají na zátah nebo udělali zátah na podvodný gang taxikářů, který našel cestu, jak to obejít.

Já jsem chtěl nejdříve zareagovat krátce na paní kolegyni Lorencovou. Ono to tak asi opravdu u části těch živnostníků bude. Určitě to není správné, to nepopírám, nebo že to podporuji nebo že s tím souhlasím. Je to realita. A já v tom návrhu novely zákona postrádám trošku dopady toho, kolik nás to bude stát na tom, že se z nich stanou pravděpodobně nezaměstnaní, kolik zaplatíme na sociálních dávkách.

Jen připomenu, co už jsem tady dnes říkal: kdybychom takové množství času, které věnujeme projednávání této novely zákona o elektronické evidenci tržeb, věnovali diskusi nad tím, jak zabránit vyvádění miliardových částek do daňových rájů, udělali bychom určitě lépe. Já na chvilku přeruším jednání, protože tady není ani navrhovatel ani zpravodaj a to by se nehodilo. V tuhle chvíli zejména zpravodaj má složitou situaci, protože ten musí sledovat rozpravu jako celek. Tak se na mě nezlobte, že neudělím kolegovi Plzákovi zatím slovo k faktické poznámce, ale počkám, až pan zpravodaj... Prosím, pane zpravodaji, můžeme pokračovat. Teď jsem někde četl, že úřady práce evidují asi 100 tis. volných míst, a dokonce jsem četl, že prostě někteří zaměstnavatelé nemůžou rozvíjet další činnost, protože nemají zaměstnance.

Pan poslanec Michal... Vyčerpal jsem všechny elektronické přihlášky k faktickým poznámkám. Hlásím se proto, abych jenom reagoval na některé mýty, které tady kolegové z ANO neustále opakují. Pan kolega Chalupa říká, jak to bude pro všechny. Jak to může být pro všechny, když se to zavádí jenom pro někoho, jenom pro ten sektor, kde prodává Babiš svoje výrobky? Pro ty ostatní sektory se to nezavádí. Ale my tvrdíme, že to je pro všechny a že to bude spravedlivé. Paní kolegyně Lorencová říká, že to má přece jasnou logiku.

Tomu říkáte logika vůči těm podnikatelům, od kterých si myslíte, že ty prachy, které váš předseda vysává ze státních rozpočtů, vyberete? No nevyberete! On vysaje pětkrát tolik, než vy si myslíte, že od těch podnikatelů vyberete, a tomu říkáte logika? Vám opravdu přijde morální, že váš předseda je největší přísavkou na veřejných rozpočtech? Když spočtu všechny živnostníky v téhle zemi, tak nedají dohromady ani půlku těch nároků, které váš předseda má po veřejných rozpočtech tím, že jim neplatí daně, a tím, že je dojí o dotace. No jistě, proto si zřídil tu politickou divizi, kterou je váš klub. A panu poslanci Raisovi k těm daním. Dvě faktické poznámky, pana poslance Faltýnka a pana ministra financí. Hezké ještě dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jenom velmi stručně svůj pocit se zatím probíhající debaty. Ta debata má dva cíle z mého pohledu.

A ta druhá je to už tady také zaznělo několikrát, že prostě nechtějí mít stejná pravidla pro všechny. Já bych jenom s dovolením, ale na to mi asi nevyjde čas, potom se pokusím přihlásit ještě jednou, přečetl dopis šéfa Asociace českých obchodníků, který mi včera poslal, což je 25 % trhu obchodu. Jsou to hlavně malí obchodníci.

Já jsem si myslel, že budeme debatovat normálně, a fakt to nemá úroveň. Pan Kalousek mi poničil účtenku, je to majetek ministra financí.

Tak se bavme o evidenci tržeb. Protože pan ministr Kalousek chtěl s Romanem ukrást 100 mld. přes tu velkou ekologickou zakázku. To každý ví!

Já jsem tady jeden z největších plátců daní.